Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě?

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já bych se v jedné věci připojil k panu ministrovi, a to tím, že jsem rád, že se našel kompromis mezi našimi politickými názory a hospodářský výbor Poslanecké sněmovny podpořil mnoho z našich pozměňovacích návrhů. Já jsem v prvém čtení upozorňoval na dva klíčové aspekty vládní předlohy, ze kterých jsme měli jako poslanecký klub značné obavy, protože by nabourávaly ochranu soukromí a soukromého vlastnictví.

Tyto pravomoci mají patřit výhradně orgánům činným v trestném řízení a neměli bychom tedy lehkovážně dávat možnost sledovat mobily a pohyb obyvatel jednotlivým úřadům.

Jsem za to velmi rád a doufám, že získá vaši plnou podporu... Znovu prosím všechny, kteří diskutují uvnitř sálu, aby diskusi přenesli do předsálí anebo si sedli tam, kde mají sedět, a byli zticha!

Původní vládní novela nabízela tuto možnost de facto bezbřehou kontrolorům vstupovat na cizí nemovitosti, a to bez vědomí vlastníka, což byl také pro nás nepřijatelný zásah do soukromého vlastnictví. I v tomto případě jsem rád, že se našla shoda a hospodářský výbor si tento návrh osvojil. Oba tyto návrhy vedou k ochraně soukromí a k respektu k soukromému vlastnictví. Proto nemám vůbec radost z dalšího pozměňovacího návrhu, který se objevil v systému a ke kterému hospodářský výbor dal kladné stanovisko, a to je pozměňovací návrh kolegy Petra Pávka, který jde z mého pohledu opačným směrem.

Z mého pohledu tento návrh také vede k nepřiměřenému zásahu do vlastnických práv. Jeden je veskrze praktický a druhý je řekněme filozofický.

Domluví se s touto firmou, ta přijde a nějak natáhne tímto domem dráty. Jiný se rozhodne, že by radši chtěl využívat nabídky jiné firmy, například firmy Ultra rychlý internet, třetí od firmy Ultra rychlý internet plus a tak dále a tak dále, tak bych mohl pokračovat.

A to proč?

Stačí si skutečně sehnat zájem nějakého uživatele domu. Tímto návrhem se rozhodnutí o domě přesouvá z vlastníka na nějakou externí firmu zajišťující internet. Když se o tom jednalo na hospodářském výboru, hlavním argumentem bylo, že se může stát, že třeba v některých společenstvích ostatní vlastníci blokují výstavbu sítě. Mě by opravdu zajímalo, jak moc rozšířený je to fenomén, že je to například tomu jednomu vlastníkovi naschvál. Spíše věřím tomu, že společenství nechtějí mít na chodbách nevkusné provedení, ale jiné stavební řešení je pro ty konkrétní firmy drahé, nevyplatí se jim, takže hledají, a zdá se, že našly způsob, jak tyto nepříjemné požadavky vlastníků obejít. Chápu, že rozhodování například ve společenství může být složité, potud chápu motivaci k tomu návrhu. Ale tento návrh míří na všechny domy, na všechny vlastníky a není v návrhu zmíněna povinnost pro firmu řídit se při instalaci rozvodů pokyny vlastníka.

Ten uživatel řekne: Mám nárok mít připojení od této společnosti a ostatní vlastníci to musí strpět. Tím ale nevedeme společnost ke vzájemnému respektu a úctě, například k respektu k soukromému vlastnictví a ostatním, ale tím vedeme společnost, nezlobte se na mě, k sobectví jeden má nárok a ostatní musí stranou. Ale takhle to v životě přece nefunguje.

A vždy je to odůvodněno nějakým dobrem a zajištěním práv někoho na něco.